Děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho do rozpravy, takže končím rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Zástupci jednotlivých výborů? Není zájem.

V případě, že toto neprojde, budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. A v případě, že ani toto neprojde, tak přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já to znovu zopakuji. Budeme v tuto chvíli hlasovat o zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Ukončuji hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Odhlašuji tady všechno, co tady mám. Omlouvám se. A budeme v tuto chvíli hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Kdo je pro? Takže ukončuji hlasování. Odhlásím vás všechny. Přihlaste se prosím svými registračními kartami.

Nechám hlasovat o vrácení do druhého čtení.

Budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

V tuto chvíli budeme hlasovat o zamítnutí tohoto zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí.

Návrh nebyl přijat. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

Takže já nechám hlasovat o stažení návrhu C. Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh byl přijat.

On ještě tam bude protinávrh pana Bendy k proceduře.

Teď budeme ještě hlasovat ten protinávrh pana poslance Bendy, který vlastně prohazuje bod 10 a 13 procedury.

Prosím, máte slovo. Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, ale jedno upřesnění. V bodu 4 se dá hlasovat bod A1, ten je hlasovatelný s tím návětím. Bod A2 se hlasovat nedá. Ten už je vypuštěn. A A4 je hlasovatelný.

Tak, dobře. Já doufám, že jste všichni pochopili proceduru jako já. Nejdřív hlasujeme protinávrh pana Bendy, který zaměňuje ten návrh výboru pro obranu namísto návrhu pana Kalouse.

Takže nechám hlasovat o protinávrhu pana Bendy. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.